Já tedy otevírám rozpravu, do které neeviduji nikoho přihlášeného. Pokud se tedy nikdo do rozpravy stále nehlásí, rozpravu končím a rovnou přikročíme k hlasování.